Z pověření Senátu tento návrh zákona uvede pan senátor Michálek, kterého tady vítám. Děkuji za slovo.

Podle tohoto písmene fondy, které zaregistrují svoje akcie na burze, mohou požívat daňové zvýhodnění 5 %. Tato možnost byla některými fondy zneužívána. Fakticky klasické akciové společnosti měly možnost se, v uvozovkách, přebalit na takzvaný investiční fond a pouhá registrace těchto akcií jim daňové zvýhodnění umožňovala.

Tento návrh byl již opakovaně diskutován v rozpočtovém výboru. Došlo zde k načtení pozměňovacího návrhu, který navrhuje zachování tohoto písmene, nicméně s podmínkou, aby vlastníci toho investičního fondu měli, řekněme, diverzifikovanou vlastnickou strukturu. To znamená, aby žádná právnická osoba neměla podíl větší než 10 %.